Dámy a pánové, dnes stojíme proti rozdělení společnosti, proti finančnímu rozvratu a proti neúctě k našim starším občanům.

Nastavení nových parametrů předčasných odchodů do důchodu a snížení valorizace důchodů berou našim nynějším i budoucím důchodcům jistotu, že se jich dožijí ve zdraví a že budou mít finanční pokrytí vysokých životních nákladů, u kterých v této chvíli nevidíme žádnou snahu této vlády o jejich snížení.

Děkuji, paní poslankyně. A s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, váš prostor. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, mám tři krátké poznámky k vystoupení paní poslankyně Babišové. Všichni na tom nejsou stejně. My právě touto rétorikou jim v podstatě vnucujeme, že jsou bezmocné oběti nějakých politických hrátek.

Protože pořádám pravidelně kulaté stoly, které nazývám Senioři aktuálně a kam zvu i zástupce Rady seniorů České republiky, dvakrát na kulatém stole jsme toto probírali a stanovisko Rady seniorů České republiky je: Pro nás je důležitější, aby zůstaly například slevy na jízdném pro studenty.

Prosím, nejsou jen senioři, jsou i rodiny s dětmi, a to podle mě není rozdělování společnosti, ale spojování. Děkuji za dodržení času a my se vracíme k řádně přihlášeným.

Řekněme si na rovinu, tento penzijní balíček se dělá jenom proto, aby naplnil státní rozpočet.